Pane ministře, prosím, ujměte se slova. Vážená pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám v rámci druhého čtení představil vládní návrh novely zákona o Rejstříku trestů...

V rámci Evropské unie byl tedy přijat přímo použitelný předpis, jehož cílem je usnadnit volný pohyb osob tím... Děkuji, pane předsedající. ... usnadnit volný pohyb osob tím, že pro některé standardizované dokumenty vydávané členskými státy bude zároveň zavedeno jejich vícejazyčné vyjádření neboli vícejazyčný standardní formulář. V případě výpisu z rejstříku trestů by tedy ten, kdo o to výslovně požádá, zdarma kromě samotného výpisu obdržel ještě formulář, který bude sloužit jako překlad do jazyků jiných členských států, a na základě toho potom takový dokument bude moci být použit v jiném členském státě, aniž by bylo potřeba pořizovat oficiální úřední překlad. Týká se to pouze výpisů, které budou tedy ovšem bez záznamu.

Dalším důvodem předložení tohoto návrhu zákona a dalším okruhem problémů, kterými se tento návrh zákona zabývá, je reakce na zákon účinný od 1. července tohoto roku... Tak já vás opravdu poprosím o klid. Pan ministr se nemůže opakovaně vyjádřit. Já vím, že se tady vidíme po víkendu, ale prosím, jestli projednáváte něco, co se netýká tohoto bodu, tak jestli byste to projednali před jednacím sálem. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

Pane poslanče, prosím. Děkuju za slovo.

Jak už řekl pan předsedající, to usnesení vám bylo rozesláno. V tom doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila, a doporučil Poslanecké sněmovně, aby k tomu přijala dva pozměňovací návrhy, které máte uvedeny v tisku, jsou to body 4 a 5, kterými se tam doplňují některé technické záležitosti v návaznosti na elektronickou identifikaci.

Dále mě pověřil, abych vám toto usnesení odůvodnil na plénu Poslanecké sněmovny, což právě proběhlo. Děkuji.

Nemáte.

Dívám se ovšem a do podrobné rozpravy nemám nikoho přihlášeného.